Obci, kde je stanoveno to průzkumné území, náleží příspěvek z jaderného účtu.

A konečně za poslední.

Po pravdě jsem nebyl schopen z nikoho získat informaci, jak k této částce 30 milionů korun předkladatel došel.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Myslím si, že by to změnilo i pohled na proces rozhodování, zda to hlubinné úložiště tam zřídit, či ne.

Samozřejmě to, co bude za tisíc let, to už myslím nemusíme řešit my ani budoucí sněmovny v tomto století. Tak ještě je faktická poznámka, pan poslanec Zahradník.

Ale ten materiál bude stále živý, ten se bude stále rozkládat, pracovat a bude nějakým způsobem nebezpečný.

Tady to povědomí bude muset být v trvání desítek, stovek, tisíce let.

I na tohle musíme prostě myslet. Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Klán. Děkuji za slovo. Hezký večer, vážený pane předsedo, vládo, dámy a pánové.

V § 117 by se na konci odstavce 1 tečka nahrazovala čárkou a doplňovalo se písmeno d), které zní: stanovená zóna havarijního plánování jaderného zařízení.

Tento příspěvek je poskytován ročně ve výši 200 milionů korun na zóny havarijního plánování jaderných zařízení Jaderné elektrárny Dukovany a Jaderné elektrárny Temelín, a to po dobu trvání zóny havarijního plánování jaderného zařízení.